Já ještě jednou a naposled.

A potom chci navázat ještě na další, na to tvrzení, že ombudsman potřebuje nějakým způsobem právo se sám obracet na Ústavní soud.

A na základě jednoho...

Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím? Ještě není závěrečné slovo, ještě je podrobná rozprava, pane ministře, abychom načetli případné pozměňovací návrhy. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Prosím, máte slovo.

Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa, připraví se pan poslanec Pleticha. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Odůvodnil jsem ho již na předchozím jednání v obecné rozpravě. Já děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Sklenák. Děkuji za slovo.